Zároveň máme nově pojaté pracovní skupiny Ústředního krizového štábu, které dobře pracují, strategická skupina pro řízení celé ukrajinské migrační krize samozřejmě také podléhá Ústřednímu krizovému štábu a nikomu jinému. Je to funkční, jasná, přehledná struktura.

No proto, že mají šest stupňů krizového řízení, my máme tři. My máme stav nebezpečí, máme nouzový stav a stav války. Dalším bodem je krizová komunikace. Zřídili jsme v rámci Ministerstva vnitra krizový informační tým odborníků KrIT (?). Jejich úkolem je vytvářet kampaně, informační kampaně v době krizí, ale samozřejmě a my se nebudeme před populisty v tomto tématu schovávat samozřejmě jejich úlohou je čelit dezinformacím. Ano, aktivně vyhledávat dezinformace, strategické dezinformace, které mohou škodit strategickým zájmům České republiky, a mohou být i součástí širší dezinformační kampaně proti naší zemi. Co jste nám odkázali vy, vaše bývalá vláda, v oblasti dezinformací? Nic. Struktura nebyla připravena a my jsme přišli s analýzou, kterou vypracovalo Ministerstvo vnitra, a ta jednoznačně říká: Není systémově dán rozvoj mediální gramotnosti, mediálního vzdělávání, není vytvořena kapacita pro komplexní strategickou komunikaci státu, není vytvořena podpora nevládního neziskového sektoru v této oblasti. No jistě že je potřeba čelit dezinformacím, protože dezinformace jsou často motivovány právě tím prostředím, jako je Rusko, Čína, a ovlivňováním našeho vnitřního života v naší zemi, a my se tomuto nebráníme. Samozřejmě že vláda udělala dobře, když zřídila pozici zmocněnce pro boj proti dezinformacím, a udělala dobře a udělá, že zřídí i národního bezpečnostního poradce, protože v téhle chvíli nevede Putin válku jenom proti Ukrajině, vede se informační válka, vede se energetická válka a my se rozhodně nestydíme za to, že náš stát a naše vláda je připravena všemi prostředky tomuto útoku na naši suverenitu a na procesy v naší zemi čelit. Jestli tomuhle říkáte cenzura, tak tomu vůbec nerozumíte. Nikdo nebude cenzurovat informaci na webu o tom, že Země je placatá, ať si o tom lidé diskutují a nevěří si vědeckým poznatkům. Ale každopádně strategické lži ohrožující bezpečnost naší země, na ty každá vláda každopádně reagovat musí. To je to, co tady bylo zmíněno ve vystoupení pana předsedy Okamury, a já se rozhodně tomuhle tématu nebudu vyhýbat a jsem pyšný, jaký kus práce jsme oproti minulému období stačili udělat. Reforma policie tak tady jsem si něco vyslechl na bezpečnostním výboru, jak je to nesystémové, jestli ten Rakušan nerozkládá náhodou NCOZ nějak účelově a podobně. No, tak tuhle reformu tady připravovala ještě bývalá vláda, respektive pracovní komise jmenovaná bývalým ministrem vnitra můžete se k němu hlásit, nemusíte, byl z jiné strany, ale koaliční a ta skupina, reforma, v nezměněné personální podobě zastoupeni byli státní zástupci, elitní policisté, odborníci, akademici připravila reformu specializovaných pracovišť. Ta už byla předložena za mého vedení, byla připravena ještě za bývalého policejního prezidenta a mně ji prezentoval nový policejní prezident někdy v dubnu.

Vzniknou tady zvláštní útvary, které jsou schopny reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Jakákoli interpretace o tom, že se jednalo o něco účelového, je absolutně nesmyslná, a hlavně, a na to si musíte zvyknout, já jsem do toho policistům nezasahoval. S tím přišla odborná skupina na Ministerstvu vnitra, předložil mi to policejní prezident, já jsem po posouzení mým expertním týmem, položením několika otázek, v nezměněné podobě reformu specializovaných pracovišť podepsal a dal jsem na ni politicky palec nahoru, aby vám mohla být představena na všech platformách, kde představena být má. To je celé, to je čistý, transparentní proces. Já ji nebudu nijak ovlivňovat politicky, abych vymýšlel jako někteří bývalí ministři, jak mají vypadat specializovaná policejní pracoviště. Já se s tím seznámím a každopádně budu uplatňovat svoji politickou vůli, pokud seznám po poradě s odborníky, že ten směr je správný, a tady o tom pochybnost nemám. Stejně tak pokud jsem já viněn v nejrůznějších kriminálních kauzách, že bych do něčeho zasahoval, tak evidentně právě to, že všechny kriminální kauzy, padni komu padni, se šetří, právě ukazují, že já do žádných takových procesů zasahovat rozhodně nebudu, ať se to týká kterékoliv politické síly v téhle zemi, ať se to týká kteréhokoliv politika. Já nebudu nikdy uplatňovat žádný neformální vliv, a pokud to někdy v minulosti bylo zvykem, tak si holt všichni musí zvyknout, že takhle Ministerstvo vnitra nefunguje a fungovat rozhodně nebude. Další záležitost, kterou bych tady rád zmínil, je Česká pošta. Že Česká pošta teď nekritizuji management, nekritizuji ani pana ředitele Knapa že Česká pošta se prostě nemohla rozvíjet, pokud jí stát k tomu nevytvořil podmínky? Že pan ředitel České pošty už někdy v půlce loňského roku předložil ucelenou koncepci rozvoje České pošty, kterou vláda ani neprojednala, ani se o to vláda nepokusila, že jsem ji našel v šuplíku na Ministerstvu vnitra a nebyla vůbec nikým projednána? Nechali jste to plynout, nechali jste to plynout i tak, že platové podmínky zaměstnanců České pošty jsou tristní.

To už se stalo, to už se realizovalo. Ano, odvolali jsme dozorčí radu České pošty, a pokud srovnáte to minulé a současné složení, tak každopádně doznáte, že profesionalita kandidátů, kteří nakonec byli nominováni, je mnohem vyšší a že stranická příslušnost nebo příslušnost k nějaké byznysové skupině tady žádnou roli nehrála. To, že budeme vypisovat výběrové řízení transparentní, otevřené a sofistikovaně formulované, výběrové řízení na nového generálního ředitele, je zcela legitimním krokem a určitě uvidíte, že ty podmínky budou vypsány tak, že se do nich bude moci přihlásit široké spektrum kandidátů, samozřejmě s patřičným odborným zázemím a zkušenostmi. Nikdo dopředu vybraný není. My naopak chceme, abychom získali kvalitního manažera, který zvládne transformaci České pošty, a je potřeba říci, že v této podobě Česká pošta opravdu nepřežije. Ve chvíli, kdy budeme zavádět i rozhodnutím bývalého Parlamentu, i bývalé vládní koalice datové schránky i pro všechny živnostníky a výrazně nám klesne objem toho, z čeho Česká pošta teď těží, to jsou cenná psaní, samozřejmě i ty příjmy klesnou a my musíme reagovat tím, že struktura České pošty bude vypadat jinak. Ale my jsme se do toho pustili, už v těch prvních měsících na tom pracujeme a děláme postupné kroky. S managementem projednáváme to, co vy jste nechali někde ležet zavřené v pracovním stole, protože to asi nebylo úplně sexy předvolební téma, dělat nějaké reformní kroky a něco měnit. Zákon 106 o svobodném přístupu k informacím opět měl být schválen loni v létě, nechali jste ho tady ležet, my jsme na tom začali okamžitě pracovat ten zákon po dlouhé, těžké politické i odborné debatě s takovými organizacemi, jako je Rekonstrukce státu a podobně, došel k tomu, že byl schválen jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem. Za prvé jsme tím zařídili to, že nebudeme platit žádnou pokutu, evropská transpozice tady je, ale za druhé jsme zabránili šikanózním podáním, která obtěžují starosty, hejtmany a nejrůznější úřady to je velmi důležitý bod.